Děkuji. Na řadě je s faktickou poznámkou pan poslanec Radovan Vích. Pan předseda Michálek vystoupí až v podrobné rozpravě.

Děkuji. Pan poslanec Radovan Vích faktická poznámka. Děkuji za slovo, pane předsedající.

V současné době je to tak, že od 16 hodin včerejšího dne se tam objevil zcela nový terminus technicus, a to je ta pandemická pohotovost, a tímto dostal ten zákon úplně jinou dimenzi. Takže pro mě to je naprosto nepřijatelné. Nedává smysl. A já v žádném případě nemůžu hlasovat pro tento zákon. Děkuji. Ještě byl přihlášen do obecné rozpravy pan předseda Ivan Bartoš, ale nevidím ho tady. Není. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě nemá ani pan zpravodaj, ani pan ministr. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je přihlášen s přednostním právem pan předseda Jakub Michálek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. My jsme většinu pozměňovacích návrhů uplatnili v rámci komplexního pozměňovacího návrhu a dohodli jsme se, že nebudeme předkládat žádné změny. Nicméně tohle to je věc, která je konzultovaná s vládou, co mám připraveno, a se souhlasem Ministerstva zdravotnictví a místopředsedy Legislativní rady vlády pana Kněžínka. Opravuje se tam jedna legislativně technická chyba. Dále se tam upravuje na základě i konzultací s Nejvyšším správním soudem způsob soudního přezkumu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic.

Dále se tam upravuje jedna legislativně technická chyba, a to že v původním návrhu zákona bylo upraveno, že i účinnost ustanovení o kompenzacích a pokutách končí s daným fixním datem 28. února. Je potřeba to upravit tak, aby tato ustanovení trvala i nadále po skončení účinnosti zákona, to znamená, aby bylo možné i po skončení účinnosti zákona vyplácet kompenzace a sankcionovat přestupky podle tohoto zákona. Takže to je první pozměňovací návrh, který předkládám. Druhý pozměňovací návrh je pozměňovací návrh k návrhu, který načte pan kolega Vondrák, je to po dohodě s ním. Ten se týká pravomocí hejtmanů v krajích.

Můj pozměňovací návrh zní, že v § 8 se doplňuje nový odstavec 5, který zní: Ustanovení v odstavci 1 až 4 se použijí na hlavní město Prahu a primátora hlavního města Prahy obdobně. Nyní s přednostním právem pan ministr Blatný. Prosím, máte slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já jenom potvrzuji, že ten první návrh, o kterém mluvil pan poslanec Michálek, opravdu je podporovaný ministerstvem. Je to úprava toho, jak jsme se domlouvali i po konzultaci s Legislativní radou vlády. Takže ze strany ministerstva je tady toto podporováno. Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Jak už jsem říkal v obecné rozpravě, podstatou těchto návrhů je uklidnění veřejnosti v tom, že tyto zákony jsou namířeny opravdu jenom na situaci s COVID19, to znamená, že většina těchto pozměňovacích návrhů směřuje k časovému omezení tohoto zákona v následujících měsících. Pokud schválíte časové omezení tohoto zákona, tak nám všem dáte šanci objektivně po uplynuté době zhodnotit, jestli tento zákon splnil, anebo nesplnil svou funkci, případně jej znovu přijmout nebo přijmout nějaká jiná opatření. Veřejnost to určitě uklidní v tom smyslu, že lidé, kteří mají obavy z toho, že tento zákon by mohl být do budoucna zneužíván k jiným cílům, zneužit nebude moci.

Děkuji vám za to, že se oprostíte od osobní antipatie. Děkuji vám za to, že se profesionálně těmito návrhy budete zabývat a bez ohledu na to, jaké jsou vaše osobní vztahy ke mně a ke kolegovi Bojkovi, zvládnete v sobě ovládnout emoce a nebudete jednat na základě představ, snů a názorů, ale budete jednat ve prospěch všeho lidu této země, které tímto uklidníte, že s ním neplánujete do budoucna nic špatného. Opět poprosím o dezinfekci řečnického pultu.

Děkuji.